A pokud se o to státní zástupce pokusí, tak jako třeba v případě Kalouskovy paní exministryně obrany Parkanové nebo zlodějiny a tunelu v OKD, tak ani po letech nemáme soudní verdikt. A víme proč. To, že by někdo začal nést konkrétní odpovědnost za hospodaření s veřejnými penězi, je pro české politiky ještě větší strašák než demokracie. A proto ty naše návrhy vytrvale ostatní strany odmítají. Změny, které v rozpočtu navrhujeme, považujeme proto v této fázi spíše za symbolické. Je nám jasné, že podstatu rozpočtu nemění. Zaprvé navrhujeme snížit částku z programu integrace příslušníků romské komunity, protože je to diskriminační program. A podle mě to je i v rozporu s Ústavou, kde jsme si před Ústavou všichni rovni.

Mimochodem po miliardách vynaložených v minulých desetiletích na romské problémy, které stejně problémy nevyřešily, bychom měli přestat diskriminovat Romy a také Neromy a nabídnout všem šanci integrovat se zadarmo, tak jak to dělá každý z nás. A co se týče našeho návrhu na přeskupení finančních prostředků na prevenci kriminality a na protidrogovou politiku, nebudu jistě daleko od pravdy, když budeme konstatovat, že i z těchto peněz budou mít prospěch Romové. Z našeho pohledu jde o finanční posílení programu řešící zásadní hrozby pro zdraví a úspěšné vzdělávání všech dětí bez diskriminačního omezení. Finanční posílení je zajištěno snížením rozpočtované částky u programu, který je diskriminační ve vztahu k neromským dětem, jak jsem již uvedl. Jako druhý návrh navrhujeme snížit plánované výdaje na zahraniční vojenské operace v roce 2018 o 300 milionů korun a tyto prostředky převést a použít na zajištění podpory Armády České republiky s důrazem na zvýšení počtu aktivních záloh, jejich intenzivní výcvik a zabezpečení. Toto opatření má za cíl zvýšení schopností aktivních záloh v případě nasazení při obraně státu. Ale 300 milionů na posílení obrany České republiky by byl naopak citelný přínos. Opět jde o symboliku a princip. A poslední náš návrh se týká přesunu 200 milionů korun z kapitoly Zahraniční rozvojová spolupráce, kdy 100 milionů z toho chceme přesunout do položky rezerva na mimořádné výdaje pro integrovaný záchranný systém a 100 milionů do položky dávky osobám se zdravotním postižením v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

A to dosavadní vlády dostatečně nedělaly. Potřebných, chudých a bezmocných jsou na světě miliardy. Při jakémkoli našem zvažování o solidaritě musíme mít na vědomí, že část těchto chudých a bezmocných žije i v České republice. Tito bezmocní se buď sami, nebo jejich rodiče a prarodiče podíleli na našem sociálním systému, na budování našeho státu a tento stát a jeho sociální systém má povinnost opakuji, má primární povinnost se primárně postarat o tyto bezmocné, protože tohle je právě ten důvod, proč si lidé tento stát platí.

Podstatou toho, proč se občané sdružují a vytvářejí státní útvar, je to, že chtějí, aby jim tento stát zajistil bezpečí. Bezpečí před útokem zvenčí, bezpečí před bezprávím i sociální bezpečí. Bezesporu mezinárodní spolupráce a pomoc potřebným je potřebná a správná. Ale vždy musíme mít na mysli jako prvořadý úkol zájem a pomoc našim českým občanům, tedy těm, kteří nás nejen platí, ale také platí ty peníze, o kterých tady rozhodujeme. Děkuji za pozornost a konkrétně naše pozměňovací návrhy načtou naši poslanci. Děkuji panu místopředsedovi Tomiu Okamurovi. Mám tady další přednostní právo a to je pan předseda Gazdík.

A zase je to jenom, pokud je to reakce na vystoupení. Tak pan kolega Peksa jako první reakce na vystoupení.

Děkuji za slovo. Na tom je nejsmutnější, že to odůvodnění začíná tím, proč se má ta zahraniční rozvojová spolupráce snižovat.

Vy tady píšete, že to není zdůvodněno.

Česká republika tenhle ten cíl nedodržuje. A to je z dlouhodobého hlediska velmi ostudné pro naši mezinárodní prestiž. Hlavně ale problém zahraniční rozvojové spolupráce je, že to je ten hlavní nástroj, který můžeme použití k tomu, abychom nějakým způsobem omezili důvody pro lidi v zemích třetího světa, aby imigrovali do Evropy. Kladu si otázku proč. Pravděpodobně ten důvod souvisí s tím, že vám se v podstatě hodí, když sem přicházejí lidé, na které můžete poukazovat, že jsou v nouzi, a že se po nich chcete s odpuštěním vozit. A pevně doufám, že tahle Sněmovna tento váš konkrétní návrh zamítne.

Děkuji za slovo.

Pane Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího vyřiďte mu to prosím, páni a dámy, kolegové z SPD vy jedním dechem kritizujete neziskové organizace, a pak tedy navrhujete ve svém návrhu přesunout finanční prostředky na prevenci a další jevy, což je chvályhodné. Ale kdo myslíte, že tu prevenci pak finálně dělá?

Na rozdíl od něj já jsem se zúčastnil několika rozvojových projektů přímo v terénu, takže s tím mám poměrně velké zkušenosti. To, jakým způsobem tyto projekty bývají financované, o tom také něco vím. Předpokládám, že pan Peksa zdůvodní našim důchodcům a invalidům, proč nedostanou tedy těch 100 milionů, proč je dostávají někde v zahraničí. Zrovna tak vysvětlí hasičům, proč nemůžou mít novou techniku, protože to uteklo někam do zahraničí. Děkuji vám. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.